Zavedení EET nebylo zcela bezbolestné.

cituji: Zrušením EET se vláda vědomě zbaví nástroje, který by mohl pomoci ke znovunastartování výběru daní od malých a středních podnikatelů.

Podpora modernizace pokladních systémů a terminálů pro příjem bezhotovostních plateb je navíc jednou ze současných iniciativ Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory České republiky. Zrušení povinnosti evidovat paradoxně skokově snížilo podíl bezhotovostních transakcí, protože určitá část podnikatelů opět začala preferovat neevidované hotovostní příjmy oproti evidovaným transakcím platebními kartami.

V neposlední řadě může mít zvýšení podílu šedé ekonomiky dopad na výši legálních mezd zaměstnanců, protože šedá ekonomika logicky generuje i nepřiznané a nezdaněné vyplácení části mezd. Odborníci zastávají názor, že pokud stát nechce podnikatele k elektronické evidenci nutit, lze celý systém převést do režimu dobrovolnosti a zavést dobrovolné EET.

Tak toto je názor odborníků, kdy samozřejmě my jsme zákonodárci, ale měli bychom slyšet i to, co říkají odborníci. A pokud odborníci říkají, že nechtějí zrušit, nebo alespoň chtějí nechat dobrovolnost, tak bychom na toto měli slyšet a aspoň tu dobrovolnost jim dopřát. Děkuji, paní poslankyně. Pane poslanče, máte slovo. Tak dobré v tuto chvíli poledne, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. No, některé věci se budou opakovat, protože jsou z pohledu nás zástupců hospodářského výboru, poslanců, kteří komunikují s trhem, s podnikateli, s podnikatelskými svazy a s těmi, kterých se to dnešní téma týká. Takže pokud některé z těch argumentů uslyšíte ještě jednou, tak se prosím nezlobte, ale je dobré, aby to zaznělo. Koneckonců říká se opakování matka moudrosti.

A ty argumenty jsou podle našeho názoru celkem jasné.

Ale prosím, kolegové, tak se podívejte, co oni vám říkají, jak na vás reagují zpátky, a mnoho z nich, ne někteří, ale mnoho z nich, a říkají: Ale my se nepovažujeme za ty nepřátele. A nám to vyhovuje. My jsme rádi, když můžeme dál automaticky v tom systému, tak jak byl nastaven, fungovat.

To není výmysl nás opozice, to je reakce na... nebo to jsou argumenty, to je tlumočení argumentů, které vám ti podnikatelé, kteří o to mají zájem, které vám říkají. A přece nám to zkrátka nedává rozum, pokud tady se bavíme o jasném fiskálním přínosu, a respektuji, že někdo může říkat, jsou to jenom dvě miliardy, tři, čtyři, podle našeho odhadu by to mohlo být mnohem více, shodnout se můžeme, nebo nemusíme. Aby to byla asi relevantní debata s jasnými kritickými argumenty, tak by měla vzejít až poté, co bude přijatý určitý pozměňovací návrh, nebo co budeme mít jasno, například u té dobrovolnosti, v jakém by to bylo rozsahu.

Vy je zkrátka odevzdáte?